Pan premiér se často vyjadřuje velmi razantně, velmi ostře.

My máme teď samozřejmě před sebou Zelenou dohodu pro Evropu.

Dámy a pánové, je to všechno bohužel věc, kterou tady říkám poměrně často. Jak už jsem řekl, čeká nás Zelená dohoda pro Evropu.

Děkuji panu poslanci Janu Zahradníkovi.

Děkuji.

Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.